Já vám děkuji a nyní s přednostním právem pan místopředseda Okamura.

Takže to jenom na ten váš zoufalý argument. Druhá věc návrhy zákonů.

Tak mi ukažte to třetí, čtvrté pohlaví. Ukažte mi.

To jsou vaše návrhy, takhle vy hlasujete.